Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Pozivam predlagatelja, predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU državnog tajnika gospodina Velimira Žuneca da nam obrazloži izvješće. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Dakle kao što ste čuli pred vama se nalazi prijedlog polugodišnjeg Izvješća o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije i europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine koje hrvatska Vlada je obavezna Hrvatskom saboru podnositi sukladno zaključku koji je donesen u listopadu 2014. godine. Dakle izvješće, polugodišnje Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći i europskih strukturnih instrumenata obuhvaća ključne podatke o provedbi prve, druge, pete komponente program IPA, te operativnih programa promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala, te operativnog programa za ribarstvo za financijsko razdoblje 2007.-2013. godina uključujući i financijske pokazatelje uspješnosti apsorpcije pojedine komponente odnosno operativnog programa. Također od 2015. godine polugodišnje izvješće daje pregled financijskih pokazatelj iskorištenosti i opisni pregled stanja, provedbe o korištenju sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za trenutno financijsko razdoblje 2014.-2020. godina i to kroz prikaz svih operativnih programa Operativnog programa konkurentnost kohezija, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Sada slijede ključne informacije o korištenju europskih sredstava za financijsko razdoblje 2007.-2013. godina. Dakle, iako je riječ o drugoj polovici 2016. godine zbog pravila N+3 još su se provodili brojni projekti financiranja od strane Europske unije. Tako je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine Europska komisija na račun Nacionalnog fonda doznačila iznos od 167,23 milijuna eura što predstavlja 15,54% ukupnog doznačenog iznosa od 1,08 milijardi eura od početka provedbe programa iz financijskog razdoblja 2007.-2013. U predmetnom izvještajnom razdoblju ugovoreno je projekata u vrijednosti od 11,19 milijuna eura, odnosno 071% od ukupno ugovorenih sredstava na dan 31. prosinca 2016. godine a koja ukupno iznose 1,57 milijardi eura. U istom izvještajnom razdoblju korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 233,51 milijuna eura, odnosno 21,94% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe, a koji iznosi 1,06 milijardi eura. I na koncu u izvještajnom razdoblju traženo je od Europske komisije, odnosno ovjereno je 120,23 milijuna eura, odnosno 10,92% od ukupno traženog odnosno ovjerenog iznosa koji je od početka provedbe iznosio 1,1 milijardu eura. Dakle, ovdje moram naglasiti da je prihvatljivost troškova za financijsko razdoblje 2007.-2013. dakle završava sa danom 31. prosinca 2016. godine već sam rekao zbog spomenutog pravila N+3. A ukupna iskorištenost sredstava ovdje navedenih programa pomoći bit će poznata nakon postupka zatvaranja svih tih operativnih programa i programa pomoći, a to će naravno biti predmet nekih sljedećih polugodišnjih izvješća. Nekoliko riječi i o samim nepravilnostima. U ovom izvještajnom razdoblju utvrđeno je 5 novih slučajeva nepravilnosti koje su dostavljene, dakle tzv. OLAF-u. Dakle, bila su dva slučaja u komponenti 5 programa IPA, dva slučaj u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i 1 u okviru, 1 slučaj u okviru Europskog socijalnog fonda iz operativnog programa razvoj ljudskih potencijala. Ključne informacije što se tiče financijskog razdoblja 2014.-2020. odnosno europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Dakle u izvještajnom razdoblju Europska komisija je doznačila iznos od 115,17 milijuna eura što predstavlja 16,84% ukupno doznačenog iznosa od 684,07 milijuna eura od početka provedbe programa. U istom razdoblju ugovoreno je projekata u vrijednosti od 544,16 milijuna eura, odnosno 42,81% od ukupno ugovorenih sredstava, a koje iznose 1,27 milijardi eura. U predmetnom izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 167,21 milijun eura, odnosno 48,77% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe koji iznosi 342,84 milijuna eura. I na koncu u izvještajnom razdoblju ovjereno je 55,13 milijuna eura, odnosno 26,58% od ukupno ovjerenog iznosa koji od početka provedbe iznosi 207,40 milijuna eura. Zaključno na dan 31. prosinca 2016. godine bilo je ugovoreno 1,27 milijardi eura, odnosno 11,83 ukupno dodijeljenih sredstava. Plaćeno je krajnjim korisnicima ugovarateljima bilo je 342,84 milijuna eura, odnosno 3,19% dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 207,40 milijuna eura, odnosno 1,93% dodijeljenih sredstava i doznačeno je od strane Europske komisije 684,07 milijuna eura, odnosno 6,37% od ukupno dodijeljenih sredstava koje za operativne programe u financijskom razdoblju 2014.-2020. iznose 10,74 milijardi eura. I na kraju nešto o nepravilnostima. Znači u ovom izvještajnom razdoblju ukupno su utvrđena 23 nova slučaja nepravilnosti koji su dostavljani OLAF-u. Sve nepravilnosti su u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku Velimiru Žunecu. Želi li možda izvjestitelj Odbora uzeti riječ? A, ima kolegica Ivana Lesandrić-Ninčević repliku. Izvolite. Kolega državni tajniče, jel tako, ako se ne varam? Dobila sam odgovor na sva ona pitanja koja niste znali na Odboru koja sam vam uputila, pa onda imam drugo pitanje vezano za to. Nadam se da ste upoznati sa svim odgovorima kako ste lijepo u mojim odgovorima obrazložili kako upravljačko tijelo provodi, odnosno zna puno bolje odgovore nego vi, pa se zato nadam da i vi znate odgovore. Mene zanima sad jedno pitanje vezano za EU fondove, a pogotovo kad pričamo o izvješću 2016.

Onda smo ga fazirali, pa smo taj dio prebacili u slijedeće financijsko razdoblje. Zahvaljujem kolegici Ivani Ninčević-Lesandrić. Državni tajnik, odgovor. Izvolite. Tu na vašem mjestu. Zahvaljujem na pitanju. Znači, upravo iz tog razloga što su pojedini projekti, da tako kažemo, nisu se realizirali u potpunosti ili su bili fazirani, išlo se sa većom stopom ugovaranja, pa je dakle, konkretno u operativnom programu promet ta stopa ugovaranja bila znatno veća od 100%, a onda se putem ovisno o okolnostima, ovisno o provedbi, ovisno o problemima od nekih projekata, reći ću tako, privremeno odustalo, odnosno prolongiralo se, a neke se dakle, faziralo da bi se znači, ipak riješili u nekoj budućoj bližoj perspektivi. U ovom slučaju, dakle, konkretnom, ne znam da li ste mislili na zračnu luku Dubrovnik ili neki drugi sličan primjer. Oni će se završiti, ali nažalost, iz nekih razloga nisu se dovršili u prethodnoj financijskoj perspektivi. Nisu izgubljeni jer kažem, postoji stopa ugovaranja koja je dakle, u nekim slučajevima bila i 170, 150% pa se smanjuje. Znači, ali nisu sredstva izgubljena. Hvala lijepa na odgovoru državnom tajniku. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Nije nazočan. Izvolite.

Ovo Izvješće o korištenju predpristupnog programa pomoći EU i europskih strukturnih instrumenata za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine Klub HDZ-a će podržati. Treba podsjetiti da je Vlada RH obvezna Hrvatskom saboru temeljem zaključka od 24. listopada 2014. podnositi šestomjesečna izvješća o korištenju predpristupnih programa pomoći. Također, moramo znati razdoblje za koje je rađeno ovo izvješće, okolnosti u kojima se radilo i kakve se odluke su mogle donositi. Naime, u siječnju 2016. je formirana Vlada, pa je onda došlo do prijevremenih izbora u rujnu iste godine i do formiranja nove Vlade u listopadu, što znači da je to period kada smo imali tehničku Vladu veći dio vremena. Svako izvješće, pa i ovo nema samo sebi svrhu ako iz njega nećemo iščitati i vidjeti ono što je dobro treba pohvaliti, ali ono što ne i gdje postoji mogućnost za napredak i to treba naglasiti. Tu vidimo da smo od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. iz programa IPA i operativnih programa financijskog razdoblja, znači onog prvog od 2007. do 2013. godine, Europska komisija je na račun nacionalnog fonda doznačila 167 milijuna kuna. Svega 15,54% od ukupno doznačenog iznosa koji je milijardu i 76 milijuna te je plaćeno 233,51 milijun eura ili gotovo 22% Sigurno da nam je jako bitno koliko je ukupno ugovoreno do tog vremena, znači do 31.12.2016. od ukupno dodijeljenih milijardu 275,66 milijuna eura, ugovoreno je 123,20%, Milijardu 571 milijun eura. U istom razdoblju je u okviru programa financijske perspektive znači, ove nove 2014. do 2020. ukupno ugovoreno 544,16 milijuna eura, te je tako do 31.12. ugovoreno 11,83% od ukupno dodijeljenog znači, 10 milijardi svega je dodijeljeno, ugovoreno pardon, milijardu i 271 milijun. Kako je period od 31.12. do danas veoma dug period, ja bi tu rekla da nas može smiriti činjenica da smo tijekom 2017. korisnicima je stavljeno na raspolaganje novih 2,8 milijardi eura kroz objavljenih 141 natječaj u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova, te je time iznos objavljenih natječaja po operativnim programima od 2014. do 2020. popeo se na 52% ukupne alokacije, odnosno 5,6 milijardi eura. Kako smo u 2018., 2020. nam nije daleko, očekujemo da u ovoj godini to još i kvalitetnije odradimo, odnosno da se raspiše još veći broj natječaja i da se potpiše što veći ugovorni iznos kako bi mogli što veći iznos i povući iz ove alokacije. A ako usporedimo to sa trogodišnjim razdobljem od 2014. do 2016., znači, u te 3 godine se objavilo otprilike natječaja vrijednosti koliko u samoj 2017. godini. I kao što sam rekla, smisao izvještavanja i rasprave o ovoj temi je upravo u pronalaženju novih rješenja, uklanjanja prepreka, bilo zakonskih, kadrovskih ili financijskih, kako bi povećali ili bili što učinkovitiji u povlačenju ovih sredstava. Tako u ovom izvještajnom razdoblju uočeni su slijedeći problemi: kašnjenje s usvajanjem strateških dokumenata, odnosno zakonskih i podzakonskih akata. Stoga bih podsjetila da je upravo i zbog toga Ministarstvo predložilo, pa po tom i Vlada ovom Saboru, pa smo donijeli Zakon o izmjenama i dopunama zakona o regionalnom razvoju RH u prosincu 2017. godine. Također, i strategiju regionalnog razvoja za razdoblje do kraja 2020. godine smo donijeli u srpnju 2017. godine. Nadalje, uočeni su problemi i nedostatak i nedovoljna koordinacija među tijelima nadležnim za ispunjavanje konkretnih uvjeta. To znamo da svi imamo veliku želju i naravno, uz pritisak i javnosti, vrlo rado se nadamo da ćemo donijeti odnosno ugovoriti određeni broj projekata, ali veliki su problemi, da ne kažem, prilikom same realizacije, kada dolazimo i sa Zakonom o javnoj nabavi, prije svega izborom najpovoljnijih ponuditelja, žalbama i sve ono što ide uz izuzetno velike, a time i vrijedne projekte. Također, ograničena je primijećena mogućnost utjecaja koordinacijskih i upravljačkih tijela jer nisu u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Svi oni koji rade i koji se susreću sa različitim projektima, pa evo npr., izgradnja kanalizacijskog sustava, sigurno da ne ide preko Ministarstva regionalnog razvoja nego ide preko Hrvatskih voda, pa prema tome i preko Ministarstva zaštite okoliša. Također, kad je u pitanju izgradnja prometnice, evo npr., zaobilaznice Vodica, taj projekt financiran iz EU fondova odradio se preko Hrvatskih cesta, a time je nadležno i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nadalje, nepostojanje iskustva sektorskih nadležnih tijela s procedurama i standardima EU za izradu strateških dokumenata, kao i nedostupan broj stručnih djelatnika. Ključ svakog uspjeha po meni su ljudi, pa tako isto priliko realizacije europskih projekata od izuzetnog značaja su nam kvalitetni ljudi koji imaju znanja, a i iskustva na provedbi samih projekata. To nažalost, u našim institucijama manjka i to vidimo i kod povlačenja sredstava. Utvrđeno je tako određene manjkavosti jer kao što sam rekla, u kadrovskoj nemogućnosti u povlačenju istih i stoga je također donesena odluka i raspisan natječaj za nova zapošljavanja na korištenju europskih sredstava. Svjedoci smo također kada se vidi da se raspiše natječaj, bez obzira što se zna i stoji da je to za povlačenje europskih sredstava da brojni kritičari prozivaju odakle ta sredstva, da li nam je to potrebno, a onda isti ti će vrlo rado kritizirati da nismo povukli dovoljno sredstava. Ono što također mislim da nije dobro, što brojne osobe koje se i zapošljavaju u institucijama u koje država i sredstva državnog proračuna se troše kako bi ih educirali. Nakon izvjesnog vremena, zbog niskih osobnih primanja odlaze ili u privatne konzultantske tvrtke ili sami postaju privatni konzultanti i ponovno naše institucije koje su nadležne za kontrolu tih postupaka ostaju bez kvalitetnog kadra. Znači, bilo bi nam neophodno vidjeti na koji način zadržati kadar koji vrlo često nakon edukacije i stečenog znanja odlaze iz sustava. Kad analiziramo program IPA i operativni program financijskog razdoblja 2007. do 2013. vidimo da je najviše sredstava dodijeljeno operativnom programu zaštite okoliša i da je u tom periodu plaćeno čak 53,79% i da smo upravo za taj program od početka provedbe do 31.12.2016. ukupno zatražili 94,97% sredstava. Unutar tog programa se saniraju divlja odlagališta, izgrađuju se regionalni centri zbrinjavanja otpada, izgradnje kanalizacijskog sustava, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te time i ne čudi da smo upravo iz tog programa i povukli najviše sredstava i dobili sredstva iz EU fondova. Nadalje, u okviru operativnog programa promet, raskinuto je 7 ugovora, pa stoga tu imamo zatraženo svega 63% sredstava iako je u okviru tog programa ugovoreno 382 milijuna eura, a dodijeljeno 236, što znači da smo ugovorili više, ali evo, došlo je do raskidanja 7 ugovora, tako da je tu ipak nešto niže sredstava zatraženo u konačnici. Kad pregledamo malo ostale programe, onda možemo primijetiti da je iz operativnog programa učinkovitog ljudski potencijali u navedenom razdoblju objavljeno čak 11 natječaja, što je za pohvalu, dok je npr. iz programa ruralnog razvoja RH, za razdoblje 2014.-2020. raspisano svega 4 natječaja. Tu smo očekivali i mislim da jako puno vapi ruralno područje, odnosno ne samo ruralno područje koje podrazumijevaju i oni koje podrazumijevaju i oni koji ne rade na EU fondovima već pod ruralno područje spadaju sva naselja koja su ispod 5000 stanovnika. U izvještajnom razdoblju utvrđeno je i 28 novih slučajeva nepravilnosti i to čak 23 u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za regionalni razvoj. Vjerojatno i zbog toga dolazimo do problema i ove kritike da je raspisano za novo programsko razdoblje svega četiri natječaja iz programa ruralnog razvoja. Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara je izradila dodatne upute, smjernice, metodologiju i provela različite aktivnosti kako bi sustav za izvještavanje o nepravilnostima imao što manji broj prijava i sumnji na nepravilnosti. Mi ćemo prihvatiti ovo izvješće da se u narednom periodu raspiše što veći broj natječaja kako bi mogli povući što veći iznos sredstava. Imamo dvije replike. Poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. Dakle, kolegice Juričev-Martinčev vi ste tu spomenuli u svom izlaganju slušala sam dosta, ali osvrnut ću se samo na ovaj jedan dio koji se govori, koji govori o operativnom programu učinkoviti ljudski potencijali, pa ste naglasili i na to ću se referirati. Znači rekli ste čak 11 natječaja, a ja bih evo ovako rekla da govorimo o 2016. godini. I tu treba definitivno reći što se tiče civilnog društva trebamo reći ne ponovila se ta godina 2016. godina. Najgore je bilo zaista razdoblje Oreškovićeve Vlade i tu je bilo zaista ono jedno razdoblje koje je izuzetno teško, od koje se mnoge udruge i civilnog društva nisu čak niti oporavile.

Kolegica Alfirev, dat ću vama za pravo da više znate o ovom programu nego ja. Ono što se da iščitati učinkoviti ljudski potencijali to je program koji nam ni ne osigurava previše sredstava, niti ih možemo povući. Znači neki natječaji koji su od ovoga raspisani ukupna vrijednost je milijun eura, pa onda ne znam najviše 10 milijuna eura dok jedna izgradnja kanalizacijskog sustava dođe sama za jedan grad nekih 70 milijuna eura. Međutim, ne bih se složila da je bilo, jer kaže poticanje društvenog poduzetništva, osiguranje pomoćnika u nastavi i stručni komunikacijskih posrednika i slično ne vidim da je baš namijenjeno jednoj određenoj udruzi ako su volonteri u nastavi, onda pretpostavljam da se može prijaviti bilo koja škola.

Kolegice Juričev-Martinčev, vaš državni tajnik kaže da sredstva iz prethodnog financijskog razdoblja pri faziranju projekata nisu propala obzirom da ste vi predsjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove, ja se naravno ne slažem sa vašim kolegom državnim tajnikom ali mene zanima da mi vi objasnite kako to točno ta sredstva nisu propala iz prethodnog financijskog razdoblja pri faziranju projekata, točno kojim odlukama, procesima, što se s njima događalo i u kojem su sada proceduri kad već eto kaže nisu propala. Kolegice Ivana Ninčević-Lesandrić ono što je dao odgovor državni tajnik bilo bi najbolje da on objasni. Ono koliko ja znam na koji način su, funkcioniraju fondovi i ako je određeni novac predviđen za određen projekt nije uspio se potrošiti do tog datuma. Nisam baš sigurna koliko on ne propadne.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege vas sedmero koji ste još ostali. Dakle, ovo izvješće završava 31.12.2016. godine. To niti je više aktualno, niti ti podaci za 2016. godinu govore o snazi apsorpcije RH za korištenje fondova EU, niti o trenutnoj kapacitiranosti prije svega javnog sektora za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata EU. Ovo izvješće o korištenju sredstava EU fondova u RH u 2016. godini zapravo je možda prilika da svi zajedno ponovimo lekciju o tome što su to europski fondovi, koja su nam to sredstva i na koji način raspolaganju. Međutim evo i ova gustoća danas u Saboru zapravo govori o tome koliko smo mi saborski zastupnici senzibilizirani za ovu izuzetno važnu temu.

Za cilj ove kohezijske politike od tih sredstava osigurano je 8,4 milijarde eura, nešto više od 2 milijarde eura, to je za poljoprivredu i ruralni razvoj, te 253 milijuna eura za ribarstvo. Dakle, ukupno 10,7 milijardi eura. Tih 10,7 milijardi eura je najčistiji, najzdraviji, najjeftinije ako hoćete, najpotentniji novac kojeg je danas imamo na hrvatskome tržištu. To su sredstva na koje RH računala u smislu unapređenja najslabijih segmenata domaćeg gospodarstva, poput strukturnih problema tržišta rada, zbog kojih RH ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti, participacije na tržištu rada. To su sredstva kojima bismo mogli podići inovativnost, po čemu smo također najlošija zemlja od svih zemalja država članica srednje i istočne Europe. To su sredstva koja bi u konačnici trebala podići konkurentnost hrvatskog gospodarstva i podići ga sa dna država članica EU. RH je u doba recesije, dakle od 2009. do 2015. godine izgubila 11% realne vrijednosti BDP-a, što je čini jednom od 7 država članica s najdubljom i najduljom recesijom u EU. Upravo ta činjenica dovoljno plastično govori o tome koliko je važna apsorpcija sredstava EU fondova kao alata za podizanje rasta BDP-a. Pa sudeći po posljednjem izvještaju Europske komisije i analizi ne samo ovog izvještaja jer je ovo izvješće pase, vidljivo je da baš i nismo u tome uspješni. Činjenica je da smo, za razliku od 2016. godine, na koju se ovo izvješće odnosi, u 2017. godini ostvarili napredak prije svega, u količini raspisanih natječaja i ovjeri sredstava. Međutim, kad te rezultate sagledamo u cjelini, oni su još uvijek iznimno nisko. Za razliku od 2016. godine, u 2017. godini od ukupno 10,7 milijardi eura, koliko je ukupna lokacija i svih ESI fondova u financijskoj omotnici 2014.-2020. do sada je raspisano natječaja u visini 5,6 milijardi eura, dakle, što čini 52% ukupne lokacije. Napredaj u odnosu na 2016. godinu je učinjen u porastu ugovorenih sredstava. Tako je visina ugovorenih sredstava u 2017. 3,7 milijardi eura, što je 35% sredstva od ukupne alokacije. No, sad slijedi onaj ključni moment, tj. podatak koji je jedini realni pokazatelj uspješnosti povlačenja EU sredstava. Mi smo dakle, od 3,7 milijardi eura ugovorenih u 2017. povukli dakle, isplaćeno je ukupno 927 milijuna eura, to 7,5% Zbog čega je toliki nesrazmjer ugovorenih i isplaćenih sredstava? Pa, uvažene kolegice i kolege, kad znamo da u državnoj javnoj službi radi preko 100 tisuća ljudi, a da je angažirano dakle, novih 10,7 milijardi eura, nekih možda više od 1000 ljudi, onda su rezultati takvi i za očekivati. U godinama koje slijede do kraja ove financijske perspektive, do 2020., odnosno do 2023. najveći problem biti će provedba. Dolaziti će do uskih grla u kapacitetima provedbenih tijela koja jednostavno neće biti u stanju obraditi količinu pristiglih izvještaja sa pojedinih projekata korisnika, te će oni kasniti, a vidljivo je da već i kasne sa isplatom sredstava, što može realno dovesti do katastrofe, odnosno do dekomitmenta, tj. do povrata sredstava. E, pa što nam je činiti? Pa nažalost, bojim se da se ne može učiniti puno toga jer je ova Vlada propustila, a to je zaključila Europska komisija u svom nedavnom izvješću, provesti strukturne reforme i to prije svega javne državne uprave koja je ključna za sustav povlačenja EU sredstava. Naša javna uprava jednostavno nije sposobna, nije kapacitirana provesti već ugovorene projekte, a dokaz da je tome tako su projekti tzv. velike vrijednosti, odnosno projekti od državne nacionalne važnosti kao što su projekti prometne infrastrukture, pruge Dugo Selo-Križevci, odnosno Križevci-državna granica, kao što je to most Čiovo, kao što je to zračna luka Dubrovnik, pa i Pelješki most, gdje smo propustili učiniti određene predradnje kao što je to recimo, dogovor sa susjednom državom. Provedba ovih projekata velikih vrijednosti dovoljno govori o kapacitiranosti centralne države, a kad se spustimo na 556 jedinica lokalne samouprave, onda smo svjesni da neprovođenje strukturne reforme javne uprave u sinergiji s neprovođenjem reforme lokalne samouprave, da je to put u katastrofu barem što se tiče povlačenja sredstava EU fondova. Krenimo sad sa javnoga sektora na privatni sektor, odnosno sa infrastrukturnih projekata ka projektima jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Mislim da je srce našeg gospodarstva, doduše malo bolesno srce, to su mikro i mala poduzeća, ona od dvoje do 200 zaposlenih, njih je preko 2000 javilo se na natječaj E-impuls, dakle još u 2016. godini, a to je, na tu se godinu dakle, odnosi ovo izvješće, vrijednost potpora koje su zatražili je nekakvih 455 milijuna kuna, dakle 218 tisuća kuna po projektu, dakle, to je razmjerno mali novac. Međutim, za te tvrtke, to je iznimno velik novac, novac na kojeg su računali, novac na za kojeg su imali planove. Odugovlačenje postupaka odabira i podjele potpora izbezumljuje poduzetnike, demotivira ih da u ubuduće se uopće prijavljuju i da uopće troše energiju na pokušaj javljanja na natječaje za EU sredstva. Kasne evaulacije projekata za mjeru 7 2 ruralnoga razvoja evaulacija projekta trajala je preko godinu dana. Za mjeru 7 4 evaulacija još uvijek nije gotova, no unatoč svim obećanjima ministra. Ja sad neću poput kolega iz MOST-a reći ovaj, da je za takvu situaciju odgovorna politička elita i da su odgovorne sve vlade do sada. Zapravo, odgovorni ste vi. Tu ne mislim naravno direktno na vas osobno, čak ne mislim niti na vaše ministarstvo ali mislim na Vladu u cjelini. Ova Vlada je dobila povjerenje građana, ova Vlada dobila je povjerenje i ovog Doma kakvu takvu većinu, ali je dobila dakle većinu i obećala je građanima provođenje strukturnih reformi koje se na žalost ne provode. Umjesto dakle da se provode strukturne reforme u lokalnoj samoupravi Vlada gubi energiju na zakone poput lex šerifa. Umjesto da se ide u strukturnu reformu javne uprave, Vlada sama sebi pokušava odgonetnuti što je to važno u Istambulskoj konvenciji. Dakle, stvar je prioriteta koji su potpuno, potpuno poremećeni. Stoga na kraju mogu zaključiti zapravo da ne znam da li će klub SDP-a podržati ovo izvješće, jer ovo izvješće je skup podataka koji su naravno točni, koji su ispravni. Međutim, ono što zasigurno klub SDP-a neće podržati, a neće podržati politiku Vlade prema sustavima koji se bave apsorpcijom sredstava EU fondova. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Međutim, činjenica je da ih nije iskoristila, odnosno ili bila nesposobna ili ti fondovi, odnosno kako bih to rekao ili su ta sredstva zapravo mačak u vreći koji se ni ne može iskoristiti. Mislim da je kombinacija oboje. S jedne strane uvjeti za dobivanje novca iz fondova su takvi da ih mi ne možemo ostvariti, a s druge strane vladajuća većina i sada i ranije ne čini ništa po tom pitanju i zapravo najveća laž koju su naši građani, koja im se servirala kod ulaska u EU je bila da jednom kad se uđe u EU da ćemo tada mi davati malo, a dobivat puno. Ona je govorila dobro je što smo siromašna zemlja, dobro je što nemamo jer kao EU ima pa će oni nama puno dati. Međutim, kako vrijeme prolazi vidi se da Hrvatska u EU samo propada, vidi se da su izdavanja za EU enormna, a nakon izlaska Velike Britanije iz EU bit će još veća. A da sredstva koja dobivamo nazad zapravo nisu ravna sredstvima koja dajemo za nju. I postavlja se odnosno dovodi se u pitanje smisao samog članstva u EU, odnosno koristi za Hrvatsku od tog članstva. Ako gledamo statističke pokazatelje broj zaposlenih, ako gledamo ono što Hrvatska proizvodi sve je u padu. Nakon sloma brodogradnje po direktivi EU bit će još par tisuća nezaposlenih, past će još BDP i što drugo da kažem.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa jedan od razloga zbog čega sam ja na referendumu glasao za ulazak u EU i zbog čega sam nagovarao građane da glasaju za ulazak u EU su upravo sredstva EU fondova koja su kao što sam i rekao u svojoj raspravi najjeftinija, najpotentnija sredstva koja možemo imati danas na tržištu. To što mi nismo sposobni ta sredstva povući iz EU fondova to nije krivica EU, nego to je naša krivica. Pogledajmo jednu Poljsku ili jednu Slovačku koje su uspješne u tome. To što smo mi na dnu Europe po povlačenju sredstava iz EU to nije problem EU, to je naš problem, to je problem našeg neprovođenja reformi, to je problem naše nepripremljenosti, to je problem naše javne uprave, to je problem naše lokalne samouprave. Postoje svijetli primjeri, postoji čitav niz jedinica lokalne samouprave koji su upravo kroz sredstva EU podigle svoje proračune za nekoliko puta. Dakle, može se. Sredstva EU su realna, ona postoje. Postoje procedure koje su takve kakve jesu. Međutim, ukoliko imate znanja, ukoliko imate potencijala, ukoliko imate motiva, volje i želje ta sredstva možete pametno iskoristiti. Ponavljam još jedanput, dakle to što to mi nismo iskoristili nije kriva EU, nego smo krivi mi sami. Sljedeća replika Branka Juričev-Martinčev, izvolite. Kolega Mateljan, vi ste govorili, kritizirali ste nesrazmjer ugovorenog i povučenog novca odnosno eura. Zaista ako ne povučemo sredstva rekla bih sve ono ranije uzalud nam trud svirači. Međutim, ipak to nije kritika koja se upućuje i koju treba uputiti ovom ministarstvu. Po meni njihov zadatak je ne bi, nije rekla raspisati što veći broj natječaja, nego mogu po jednom natječaju potpisati što veću vrijednost ugovora, a sve ono nakon toga što slijedi sa onim potpisnikom, korisnikom tih EU sredstava sa izvođačem radova, jer najčešće se radi i najveća vrijednost radova je prilikom izgradnje određenih komunalnih infrastrukturnih projekata i objekata. To je već problem Zakona o javnoj nabavi, Povjerenstva za kontrolu postupka javne nabave. Naime, tu mi nailazimo na jako puno problema, a to vi sigurno znate kao netko tko također raspisuje natječaj i kad su u pitanju projekti i objekti od par sto tisuća ili koji milijun kuna kako se tek i što se sve događa kad se radi o objektima vrijednosti više desetaka milijuna eura. Vjerujem da ste me dobro slušali, da ste čuli kada sam rekao dakle da ja osobno, dakle ne smatram da je za to odgovorno isključivo Ministarstvo regionalnog razvoja. Naprotiv, kriva je dakle cjelokupna Vlada, ovo ministarstvo možda i najmanje. Problem je u kapacitiranosti ljudi koji rade na obradi projekata. Za ovaj recimo konkretan primjer za ovaj e-impuls dobili ste nekakvih 1000, 1000 obrazaca, znači 1000 izvještaja koje je trebalo obraditi i onda vam se jave djelatnici koji odu na godišnji odmor, ne mogu obraditi te izvještaje, a korisnici ostanu bez novaca. Dakle, čekaju umjesto mjesec, dva, tri, čekaju po 6 mjeseci, po godinu dana i projekti im propadaju. Ne kažem da je ovo Ministarstvo krivo što Hrvatske željeznice nisu sposobne napraviti jedan suvisli javni natječaj. Ne kažem, dakle, da je to Ministarstvo krivo što recimo, država nije prije ugovaranja Pelješkog mosta ipak na bilateralnoj razini razgovarala sa BIH i te probleme riješila i stavila ih sa strane. Nije problem ovog Ministarstva dakle, što u RH ne postoji krovna institucija, krovno Ministarstvo koje bi nadgledalo isključivo kao jedno Ministarstvo sustav povlačenja sredstava. Dakle, ali u cjelini i ovo Ministarstvo i Hrvatske željeznice su dio Vlade. Dakle, ova Vlada je odgovorna. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, i druge zemlje u Europi koje su bile daleko iza nas su imale jednake prilike kao i mi i oni su ih iskoristili. Mi smo jednostavno nesposobni, a upravo ta nesposobnost se najviše vidi na ovome natječaju koji ste upravo spomenuli, a to je Impuls, natječaj na kojem su prijave premašile 806 milijuna kuna, alokacija je bila 250 milijuna, 2099 prijava, a ono što dokazuje pravu nesposobnost koji mi imamo upravljanjem onoga što nam je dano na dlanu, dakle, nepovratna sredstva, mi ne znamo s njima upravljati, a opet, naglašavam, nesposobnost kod E-impulsa natječaja koji je 84 dana stajao zaboravljen, ali doslovno zaboravljen u hodnicima Ministarstva. Nakon toga je evaluacija, dakle čekalo se na rezultate umjesto 120 dana, godinu i tri mjeseca. Znate vi što je za jednog poduzetnika čekati godinu i tri mjeseca? Pa njemu to više ne treba. A da ne govorimo da tu pričamo o nekoliko tisuća radnih mjesta jer jako dobro znamo, ja sam osobno pisala aplikacije za Impuls, jako dobro znamo da ona obvezuje radna mjesta. Znači, vama je bio sasvim normalno da se zaboravi na te prijavnice, nego da se ljudi zapravo zaposle. A da stvar bude gora, pokušavali su se pravdati anonimnom prijavom, pa kad sam poslala premijeru zastupničko pitanje da li je istina da je anonimna prijava stigla zbog toga što su SOR-ovci zapravo radili evaluaciju natječaja čija je evokacija 250 milijuna kuna, onda je on odgovorio: da, nažalost, evaluaciju su radili ljudi koji nisu za to kompetentni. I o čemu ćemo mi više pričati? Mi imamo crno-bijelo na papiru dokaz naše nesposobnosti. Odgovor, kolega Mateljan. Hvala gospodine predsjedavajući.

Sve je na nama. Postoje primjeri dobre prakse, postoje dakle, jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave, postoje konzultantske tvrtke koje pokušavaju iz te siline EU sredstava povući ono što je nužno za provođenje projekata kako bi povećali svoju konkurentnost. Dakle, nije smisao EU projekata graditi isključivo nogostupe, graditi ceste, graditi domove kulture, nego dakle, to je po meni prije svega ulaganje u konkurentnost našega gospodarstva. I tu smo najviše zakazali. Dakle, najviše smo zakazali u odnosu javnog sektora prema privatnom sektoru i upravo taj dio, dakle, taj segment u kojem smo zakazali, daje pogonsko gorivo onima koji poput kolege Pernara govore što će nam EU? Ljudi upravo iz tih razloga počinju i vjerovati u tu priču. Što će nama EU kad niti besplatan novac koji nam EU daje ne možemo povući kako bismo sami sebe učinili konkurentnijima i boljima. Ja sam svjestan i uvjeren sam dakle, da u vrhu Ministarstva postoje kvalitetni istinski ljudi koji bi htjeli, koji žele učiniti nekakav bolji iskorak. Međutim, ono što im nedostaje, nedostaje im po meni, prije svega hrabrosti da se upuste u reformu javne uprave. Javna uprava je glavni kočničar razvoja ne samo povlačenja sredstava EU fondova, nego još inih mnogih drugih stvari. Zahvaljujem kolegi Mateljanu na odgovoru. Slijedeća rasprava, poštovani kolega Bojan Glavašević. Zahvaljujem se poštovanom državnom tajniku Velimiru Žunac na obrazloženju i njegovim suradnicima Filipu Miličeviću, voditelju odjela i stručnoj suradnici Hani Kos na nazočnosti. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. S ovime smo iscrpili točke za današnji dan. Nastavljamo sutra u 9,30 sati s točkom dnevnog reda Izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti.